A hlavně v tom harmonogramu, který jste popsal, co by se stalo, kdyby se zvolila ta druhá cesta? To bych rád slyšel. Co jste vlastně ušetřili teoreticky?

Ale proč? To je první věc.